Škoda, že jsem si ho nevzal sem k pultíku, ale třeba na to bude příležitost.

To je tedy šílené. Zničí se život bezúhonným lidem. Ti lidé se těžko můžou vracet už zpátky do společnosti, protože si lidé řeknou, na každém šprochu pravdy trochu. Ale odškodnění platí potom za ty státní zástupce stát. A jsou to obrovské miliony ročně, obrovské miliony ročně, co musí stát platit za tato řízení. Tuším, že je to jenom letos přes 100 milionů korun, v letošním roce přes 130 milionů cca, že je to jenom za letošek, za poslední rok, co bylo vyplaceno ze státních peněz občanům jako odškodnění za to, že byli neprávem neprávem byli pohnáni státním zastupitelstvím k soudu a tam se ukázalo, že byli bezúhonní. Šílená situace. Nikdy bych to nechtěl zažít.

A právě proto trošku odbočím.

Ale zpátky k tomu, co jsem tady říkal, že stát je v současné době povinen platit za chyby justice a úředníků bez jediné přímé hmotné odpovědnosti v podstatě těch, kteří to způsobují.

Tohle přece musejí platit ti, kdo náklady způsobují. Tak jako je to třeba u cestovních kanceláří nebo jiných oblastí, tak si státní zástupci třeba můžou sami ze svého platu se skládat třeba do nějakého povinného fondu, aby si to třeba zaplatili sami. Anebo tam může být třeba nějaký limit, třeba že budou mít spoluúčast, aby prostě byli jasně motivováni na tom, aby se věnovali své práci s ještě větší péčí, aby k těmto věcem nedocházelo. Opět to bereme jako modelový příklad, o čem bychom se tu měli bavit, protože státní rozpočet, jeho výdaje a příjmy v tuto chvíli neodráží skutečné potřeby ani skutečné možnosti a je z velké části jen účetním formálním plánem.

K dalšímu tématu státního rozpočtu a s tím souvisejícím záležitostem. Výše složené daňové kvóty v České republice permanentně roste. To by také měli občané České republiky vědět. To je hodně vysoko.

Je to zcela prokazatelné.

A jsou tady i další nepotřebné výdaje. A to je šílená konstrukce rozpočtu, kterou SPD v žádném případě nebude podporovat. Lidem jde život zlepšit daleko jednodušeji. A nemusíme jim následně tolik přidávat.

Ale že takto už je to zoufalé, to je opravdu zcela signifikantní příklad. A my jsme zásadně proti.

SPD dalo ústavní stížnost, kde jsme to chtěli zvrátit. To vidíme i na dvou příkladech sousedních zemí, které k tomu přistoupily. Lidé chtějí bezpečnou zemi. Chtějí správu veřejných věcí bez zbytečné byrokracie. K tomu by měl směřovat i státní rozpočet.

Mimochodem už nám tady zase dva roky leží náš návrh zákona o referendu. Vy to tady prostě pořád blokujete.

Největší neštěstí je, když o penězích nerozhoduje ten, kdo pracuje a platí, ale ten, kdo je má zdarma v kapse. Proto debaty o rozpočtu fakticky moc neřeší, ať už je u vlády v současném systému kdokoli. Jelikož dokud nebudou mít politici přímou odpovědnost, tak se bude zájem partají míjet se zájmy občanů, kteří na rozpočet vydělávají svýma rukama nebo hlavou. Děkuji za pozornost. Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji.

Ale musím na pana kolegu Okamuru.